druhé čtení Paní ministryně Šlechtová už je u stolku zpravodajů, protože bude přednášet z pověření vlády tento návrh, a vítám i pana kolegu Josefa Uhlíka, který je zpravodajem výboru. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych stručně uvedla tento bod.

V této souvislosti je v novele upraveno zrušovací ustanovení, kterým se ruší zmocnění k vydání stávající vyhlášky, které je dosud obsaženo v energetickém zákonu. Novelou zákona o službách budou odstraněny problémy, které jsou vyvolány současnou úpravou zmocňovacího ustanovení, které je podle názoru vládní legislativy pravděpodobně v rozporu s ústavními principy České republiky na požadavky ustanovení mezí zákona při vydávání podzákonných předpisů.

Dalšími důvody k návrhu novely zákona o službách je odstranění zbytečné tvrdosti zákona v případě uplatnění pokuty při neplnění povinnosti poskytovatele služeb nebo příjemce služeb, kdy se zákonem stanovená výše pokuty jeví značně vysoká 100 korun za každý započatý den prodlení. Dále zrušení ustanovení o možnosti uplatnění poplatků z prodlení, protože občanský zákoník již nadále s institutem poplatků z prodlení nepočítá a pro případy z prodlení s peněžitým plněním upravuje pouze možnost účtovat úrok z prodlení. V praxi působí tato dvojkolejná úprava velké problémy.

S pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení číslo 78 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoje ze dne 12. listopadu Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí. Děkuji za pozornost.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze dne 12. listopadu 2014. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 16. schůzi po odůvodnění Ing.

Desátý pozměňovací návrh se týká účinnosti zákona, kdy se posouvá na 1. leden 2016. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což tak činím.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, paní ministryně zde zdůvodnila, proč dochází k novele tohoto tzv. zákona o službách, že se jedná hlavně o to, aby se odstranila diskrepance mezi novým občanským zákoníkem a stávajícím zákonem. Já bych chtěl upozornit na oblast, která si myslím, že není v tomto zákoně a v té novele úplně dobře řešena, a to se jedná o rozúčtování nákladů na teplou a studenou vodu a nákladů na rozúčtování tepla. Co se týká rozúčtování tepla a teplé vody, je tato oblast poměrně dobře a podrobně řešena, a to v § 6 novely tohoto zákona, a odkazuje na další prováděcí právní předpis v § 7. Ne tak je tomu v případě studené vody, kde tohoto rozúčtování se týká § 5, a tady bych rád citoval.

Tyto podrobnosti by podle mého názoru měly být upraveny podzákonnou normou, případnou vyhláškou, ale jelikož Ústava nám umožňuje vydat prováděcí předpis pouze na základě zákona, v podrobné rozpravě bych rád uvedl pozměňovací návrh, který by tuto nedokonalost měl odstranit. Děkuji panu poslanci Plzákovi. Nikoho nemám ani nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.